Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Děkuji.

On navrhuje tímto návrhem přenesení vedení provozu a správy centrální evidence exekucí z Exekutorské komory na Ministerstvo spravedlnosti.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Děkuji.

Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Nyní zde máme pozměňovací návrh pod písmenem J5 kolegy Jana Farského, kterým se dává možnost zastavit výkon rozhodnutí po provedení dražby. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut.

Ten se týká rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání jen s výslovným souhlasem účastníků.

Děkuji. A nyní zde máme pozměňovací návrh pod písmenem K2 kolegy Dominika Feriho, kterým se odstraňuje už v rozpravě zmiňovaná dvojkolejnost čili to, že v některých případech je možnost využít soudní výkon rozhodnutí místo soudního exekutora. Návrh tedy ponechává na soudech jen agendu vykonávací. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Děkuji a nyní zde máme pozměňovací návrh pod písmenem K3 kolegy Dominika Feriho, který vede ke zřízení centrální úřední desky a zefektivnění doručování.

Děkuji. Pane místopředsedo, jenom bych rád poznamenal, s veškerou úctou a respektem si myslím, paní ministryně, že bychom neměli v této části už komentovat nadbytečnost nebo cokoliv dalšího, ale říkat stanovisko. Děkuji.

Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Děkuji.

Navazuje to na vypuštění povinných záloh. Tímto návrhem se ruší povinné zálohy na počátku exekučního řízení.

Nezpochybňuji hlasování. Takže stanovisko ministryně?

Návrh byl zamítnut. Děkuji.

Opět se to týká povinných záloh. Vypouští se povinnosti exekutora vydat a zaslat povinnému příkaz k úhradě nákladů exekuce již s výzvou k dobrovolnému plnění. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat.

Jedná se o navazující změnu na vypuštění povinných záloh.

Návrh byl přijat.